n) zákona o daních z příjmů, a to již za zdaňovací období započaté v roce 2017. Doposud mohl tento majetek odepisovat pouze vlastník, v tomto případě územně samosprávný celek nebo členská obec dobrovolného svazku obcí nebo dobrovolný svazek obcí jako celek. Myslím, že to je věc velmi zajímavá například pro krajské nemocnice, kdy pro ně mohou být daňově uznatelné odpisy v řádu několika milionů ročně, a určitě to přispěje ke správnému a ekonomickému fungování příspěvkových organizací, které hospodaří se svěřeným majetkem.

Možná, než je představím, tak bych možná mohl v krátkosti z našeho pohledu okomentovat navržené změny, které podal pan ministr financí. My jsme opakovaně slyšeli, když občas došlo k záměně pojmů tržby a příjmy, tomu, že je to jeho návrh, že je to krok, který vychází vstříc drobným podnikatelům.

Pan ministr financí říká, že to je pomoc těm drobným, kteří mají příjmy do 250 tisíc korun. To je to hlavní sdělení. A to, které říkal o něco potišeji a které je za tou čárkou v tom souvětí, je kteří využívají daň stanovenou paušální částkou. Podle informací z veřejných zdrojů takových poplatníků, a ty zdroje se liší, je buď 40, nebo 50. Ne tisíc. Čtyřicet nebo padesát.

Takže ani těm 40 nebo 50 lidem to nepomůže.

Do dvou měsíců ode dneška. Jsme si jisti, že do dvou měsíců ten zákon bude platný a účinný? Já si tedy jistý nejsem. A dejme tomu, že bude. Potom si finanční úřad pozve poplatníka, těch 40 nebo 50, nevím, kolik očekává nových poplatníků pan ministr financí, k ústnímu projednání, kde se musí dokladovat předpokládané příjmy, předpokládané výdaje, předpokládané slevy na dani, případně odpočitatelné položky, o tom se sepíše protokol a rozhodnutí má padnout do 15. května běžného zdaňovacího období.

Pak je velmi pravděpodobné, že o to nebude mít nikdo zájem, protože ty náklady už budou venku.

Nechal jsem si vyjet aktuální znění zákona. Není to žádný komentář opozice, pouze citace. Pokud o to někdo požádá nově, musí podat tu poníženou žádost, bude zkoumán, pak se provede ústní jednání, sepíše se protokol, a pokud náhodou ty tržby budou o korunu vyšší, tak to rozhodnutí neplatí. To není žádná pomoc drobným podnikatelům, to je jenom marketingový trik, nic jiného to prostě není, proto tento pozměňovací návrh nemůže mít podporu poslanců Občanské demokratické strany.